Děkuji. Je zřejmé, že se dokázali shodnout na tom, že za všechno může Nečasova vláda a oni teď chudáci jenom řeší ty následky.

Rád bych jenom zopakoval některá stručná fakta.

Já si dovolím přečíst jenom závěr jednoho z posledních auditů, kde byl přizván i znalecký ústav.